Děkuji, pane poslanče, a prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou, připraví se pan poslanec Kořenek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Kancelář prezidenta republiky o stejnou částku v ukazateli platy zaměstnanců v pracovním poměru, vyjma zaměstnanců na služebních místech. Dovolte, abych svůj pozměňovací návrh stručně zdůvodnila. Navrhuje se snížení výdajů kapitoly 301, jak jsem zmínila, platy zaměstnanců v pracovním poměru, vyjma zaměstnanců na služebních místech, o 10 procent, což odpovídá objemu prostředků více než 5 milionů korun. Chtěla bych podtrhnout, že návrhem nedochází ke změně výše prostředků rozpočtovaných na plat prezidenta republiky. Snížení navrhuji v reakci na dlouhodobý stav, kdy Kancelář prezidenta republiky neodvádí profesionální práci a zostuzuje Českou republiku a instituci prezidenta republiky doma i v zahraničí, ať už se jedná o lživá vyjádření hradního tiskového mluvčího, neschopnost hlavního protokoláře zajistit včasný příjezd pana prezidenta na státní pohřeb bývalého prezidenta Slovenské republiky Kováče nebo fakt, že v čele Kanceláře prezidenta republiky stojí už několik let člověk bez bezpečnostní prověrky. Brzy to budou už čtyři roky. Nejsou to ale jediné přešlapy, kterých jsme byli v podání těchto pánů svědky.

Prý tuto informaci obdržel od hradního protokolu. Hradní mluvčí Ovčáček následně reagoval, že pan velvyslanec byl sice přítomen, ale že byl neviditelný.

Nemířil kritiku do vlastních řad, ale obvinil z pochybení Řízení letového provozu. Další kapitolou je pan kancléř Mynář. Nejenom že řadu let působí na Hradě bez bezpečnostní prověrky, nejenom že dlouhou dobu tajil výši svého platu, abychom pak následně zjistili, že jeho plat je vyšší než plat premiéra, nejenom že obstruoval při předložení svého majetkového přiznání, resp. svého čestného prohlášení, ale způsobuje zmatky i v řadách členů Hradní stráže. Ti si stěžují na ony zmatky a nesmyslné příkazy a viní z nich právě kancléře Mynáře. Ten například nařídil uzavření východní brány u Černé věže, což způsobuje komplikaci řadě zaměstnanců a členů Hradní stráže. Důvody jsou podle všeho čistě soukromé. Zřejmě to není jediná situace, kdy své soukromé zájmy realizuje prostřednictvím svých úředních pravomocí. Kancléř Mynář si například, údajně, nechává otevírat Jelení příkop, protože si tam potřebuje zaběhat. Tato pocta přísluší však jen prezidentu republiky, ústavním činitelům či státním návštěvám, případně vojenským osobám, nikoli však kancléři prezidenta republiky. V důsledku tohoto chování hradního kancléře o odchodu uvažuje třetina nejzkušenějších členů útvaru. A mohla bych pokračovat dál, ale mám za to, že už zaznělo dost.

Je to právě prezident republiky, kdo je za své spolupracovníky a jejich excesy odpovědný. A dokud bude ve svém okolí trpět, ba přímo či nepřímo podporovat neprofesionální a nedůvěryhodné osoby, nejeví se jako ospravedlnitelné, aby se na jejich odměňování podíleli daňoví poplatníci. Ráda bych doplnila, že včera avizovaný odchod Jindřicha Forejta na mém návrhu nic nemění. Ano, pan Forejt leccos pokazil, pan Forejt má máslo na hlavě, ale určitě ho tam nemá víc než pánové Ovčáček, Mynář nebo třeba tajemník pan Nejedlý. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně, a prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka, připraví se pan poslanec Kučera. Omlouvám se, tak s přednostním právem pan poslanec Stanjura. Velice se omlouvám, já jsem pana předsedu neviděla. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pan poslanec si zatím může skočit na oběd.

Tak co říct, že mezi těmi já to pak ukážu návrhy, které už schválil vládní většinou rozpočtový výbor, je několik pozměňovacích návrhů, které berou z kapitoly obsluha státního dluhu.

Skutečně máme v tak dobrém stavu silnice první třídy, abychom z té kapitoly mohli odebírat?

Nejsem členem hospodářského výboru, nevím, možná i hospodářským výborem. Ale já se ptám pana ministra Ťoka, ne členů rozpočtového či hospodářského výboru. Ano, poprosím kolegy, aby se usadili na svá místa. Děkuji.